Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už toho většina zazněla, ale jedna věc ještě nezazněla pořádně, zřetelně, a sice kdo vydělává na stravenkách. Kdo má profit z toho, když jsou jakékoliv poukázky. Prostě ti, kteří je vydávají. To jsou ti, kteří z toho mají zisk.

Já bych opravdu ráda zdůraznila, že to je zase diskuse o míře, o tom, kolik toho chceme za jakou cenu předcházet, protože úplně předejít opravdu nelze. To tady zaznělo mnohokrát.

Takže já to ještě jednou vrátím k tomu, abychom si to reálně představili.

Jakmile jste v menší obci, tak to nemusí brát opravdu vůbec nikdo. A pokud ano, většinou jsou to dražší obchody, které to umožňují.

A teď si ještě představte jednu věc.

Ale třeba chodí rodiče, kteří také tyto dávky pobírají, potřebují zaplatit třeba školní obědy na začátku měsíce, a tam právě tyto poukázky použít nejde.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní bude následující postup. Pan poslanec Nacher a paní poslankyně Maxová jsou přihlášeni s faktickými poznámkami.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem myslel, že konečně se tady jako nový poslanec dočkám toho, že tady máme dva návrhy zákonů. Jeden navrhují poslanci hnutí ANO, druhý poslanci tří nebo čtyř klubů, teď nevím. Evidentně je tady shoda to nějakým způsobem řešit. Najednou vystoupí pan poslanec Sklenák vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, a zase do toho vnese nějakou politiku a marketing. Já jsem tady jako poslanec nebyl. Já jsem tady nebyl, ale cítím potřebu se zastat kolegyně, protože z toho vašeho popisu mám takový pocit, jako by kolegyně Pastuchová něco navrhovala a dopředu věděla, že to je chyba, aby to potom mohla někdy opravit. Dovedu si představit, že kdyby pod tímto návrhem podepsaná nebyla, tak by zase bylo vyčítáno, že něco navrhla. Nyní v praxi se ukazuje, že některé věci nefungují tak, jak bylo plánováno, nebo tak, jak se předpokládalo, a že se k tomu staví zády a už se k tomu nechce znát. Tady se prostě bavíme o dvou pólech. Máme tady dva návrhy. Předpokládám, že postoupí do druhého čtení. Tam z toho vznikne, předpokládám, ve výboru nějaký kompromis. Pojďme dál.

Musel jsem na to reagovat, byť jsem tady předtím neseděl. Faktická poznámka paní poslankyně Maxové. Prosím, paní poslankyně.

Já si to nemyslím. Ten směr je správný.

A jestli jim ty peníze nechybí, tak se můžeme zamyslet nad tím, jestli to směřování státní sociální podpory a hmotné nouze je u nás opravdu správně nastaveno. Děkuji. V rozpravě vystoupí paní zpravodajka.